Já s tím nesouhlasím. Do té doby, než bude přítomen pan ministr, který se mi včera omluvil a já jsem jeho omluvu přijal, protože jede na pohřeb jednoho příslušníka bezpečnostního sboru, který nedávno zemřel při plnění svého závazku vůči státu , bych byl rád, vážené kolegyně a kolegové, kteří jste přítomni, kdybyste se zkusili poptat na svých obvodních odděleních v rámci svého volebního obvodu, jak to funguje, a zkusili se zamyslet nad tím, jestli vedoucí má mít vyšší rizikový příplatek než ten, kdo vykonává přímou bezpečnostní činnost. Já jsem záměrně vzal zase útvar ochranné služby, to znamená kolegů, kteří stojí v předsálí, a najdete je v mnoha prostorách této budovy, ale i v jiných prostorách, v Senátu, na vládě a jinde. Tento problém, jak já o něm slyším, a mohl bych vzít jakýkoliv útvar, jakékoli oddělení, jakékoli krajské ředitelství, protože policisté mi třeba píší, že oni, kteří jsou v přímém výkonu služby, mají mnohdy nižší rizikový příplatek než tisková mluvčí, která podává informace o tom, co tito policisté při výkonu služby dělají.

Znovu říkám, plně beru jeho omluvu. Děkuji vám, že mi umožníte, abych příště mohl v této interpelaci pokračovat a že popřípadě vyvinete nějakou činnost a zeptáte se příslušníků bezpečnostních sborů, a nemusí to být pouze policisté, mohou to být i jiní příslušníci, jak jsou na tom v rámci rizikových příplatků, protože téma bezpečnosti bude určitě jedním z velkých témat do těchto voleb. Děkuji za vaši podporu. Děkuji pan poslanci Ondráčkovi.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Tato interpelace je přerušena do přítomnosti pana ministra vnitra. Bude zařazena při novém zařazení bodu 293.

Hezké dopoledne, dámy a pánové, kolegyně, kolegové, pane předsedající. Dovolte, abych jménem našeho poslaneckého klubu a je to po určité dohodě všech politických subjektů ve Sněmovně navrhl zařadit jako první bod dnešního jednacího dne bod číslo 172.

Je to pouze technická novela, která se týká státních akciových společností.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Prosila bych o jeho možné zařazení buď na úterý odpoledne po pevně zařazených bodech, podle mě po bodu číslo 34, nebo na středu odpoledne také po pevně zařazených bodech, podle mě po bodu 261. Děkuji.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dobré ráno, dámy a pánové.

Děkuji za pochopení. Děkuji. Dobré ráno, kolegyně a kolegové. My jsme včera měli pevně zařazený bod 59, což je sněmovní tisk 1018, novela zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Vzhledem k tomu, že jsme nestihli tento bod projednat, navrhuji jeho pevné zařazení na zítra po všech pevně zařazených bodech. Prosím. Tak ještě jednou. Omlouvám se a děkuji.

Pan předseda Zbyněk Stanjura. Prosím. Děkuji. Včera jsem to konzultoval s některými předsedy poslaneckých klubů a nebyl s tím problém. My jsme změnili zákon a přejmenovali jsme Finančně analytický útvar na Finančně analytický úřad, ale naše komise pro kontrolu má starý název.

Kdo je proti?

Děkuji vám. Návrh byl schválen.

Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

Kdo je proti? Děkuji vám.